Ještě jedna poznámka. Rovněž vítám zahrnutí mandátu pro působení ve výcvikové misi v Iráku, které je opět důležité z hlediska našich aliančních závazků. A to chci zdůraznit.

A to chci vyzdvihnout. Obrana naší země stojí nejen na naší české armádě, na naší obranyschopnosti, ale právě i na členství v Evropské unii a v NATO. Děkuji za pozornost. Děkuji, paní místopředsedkyně. Nyní vidím faktickou poznámku pana poslance Staňka, ale nevidím ho v sále.

A pan Ondřej Kolář se omlouvá z pracovních důvodů od 18 hodin. Budeme pokračovat obecnou rozpravou. Pan poslanec Foldyna se...?

Já jsem poslouchal pečlivě paní ministryni. Akorát ty osoby a obsazení byly jiné.

Poznámku k panu zpravodaji.

Nebylo to vyhlášení války.

To vás nenapadlo. Potom z jakéhosi rozhodnutí vznikl jakýsi stát Kosovo, jako bychom my severní Čechy vrátili Němcům a řekli, že tam budou zase Sudety. Promiňte mi to, že budu takhle upřímný, ale mně to prostě nedá.

Já bych chtěl jenom krátce zareagovat.

Takže vlastně každý, kdo si teď bude brát zpátky své území, tak to je v pořádku.

Tak padlé na hlavu padlé na hlavu to možná určitě je. Cizí stát bez vyhlášení války. A říkali tomu operace.

To prostě je toto padlé na hlavu.

A řada států světa ho neuznává. Prostě jste porušili mezinárodní právo a teď jsme svědky porušování dalšího mezinárodního práva.

že budou zasedat nějaké soudy, že se ty věci budou řešit, a ne že tady budeme jednostranné politické deklarované usnesení dělat, tak jako to dělali bolševici v minulosti! Děkuju za slovo.

Ano, děkuji. Děkuju, očekával jsem tuhle poznámku a je velice správná. Ano, byla tady sociální demokracie a odsouhlasila.

Já jsem tehdy nelenil, byl jsem člen sociální demokracie a vzal jsem x poslanců a senátorů a jeli jsme do Bělehradu vyjádřit solidaritu, a že ne všichni se na tu věc díváme tak, jak díváme.

Já přijímám vaši poznámku a byla velice správná. Já jsem proti tomu se snažil dělat, co jsem mohl, stejně jako teď.

Vracíme se do obecné rozpravy.

V návrhu vlády, který není rozdělený na zahraniční operaci a výcvik ukrajinské armády na území členských států Evropské unie, se prostě projednává jako celek, což z mého pohledu je problematické.

Prioritou současné vlády je ale podpora Ukrajiny a Ukrajinců v pokračování válečného konfliktu. Je to navíc nepřijatelné v době, kdy i nám aktuálně schází, jenom co mám z veřejných zdrojů, 3,5 tisíce vojáků jenom u pozemních sil na doplnění tabulkových stavů, ale je to i otázka bezpečnosti našich občanů.

V České republice mají být naši vojáci a mají se připravovat na obranu území našeho státu. A proto já tento návrh nepodpořím.